Sloučená rozprava byla přerušena 8. 12. a můžeme tedy pokračovat. Jako první pan poslanec Lank, pak pan poslanec Benda, potom paní poslankyně Nováková.

Pan ministr si přeje využít přednostního práva, tak mu přednostní právo udělím. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem vás dnes přišel požádat, abyste spolu se mnou zastavili likvidaci jednoho okresního města ročně.

Z celkového počtu úmrtí ročně je to pak přitom jeden z pěti, který zemře na nemoci spojené s kouřením. Pomozme to zastavit!

Pohled na ni není příjemný nikomu. Já ale odmítám, aby s sebou do hrobu kuřáci brali i lidi, kteří nechtějí. To přeci není normální! Říkají, že je svoboda a každý má právo si vybrat, zda půjde do restaurace, kde se kouří, nebo kde se nekouří. A jak tenhle náhled na svobodu platí pro zaměstnance, kteří nekouří a přitom jsou rádi, že vůbec nějakou práci sehnali? Ne, jsem si jist, že tohle ohánění svobodou není správné a dosti kulhá. Jsou snad nesvobodní Britové nebo Irové nebo Italové? Dovolte mi ještě po základních faktech i vám něco ukázat. Teď je to ve Sněmovně moderní, a tak jsem i já šel s dobou.

Několik obrázků, co způsobuje kouření. Nejsou to příliš hezké záběry. Mohl bych se zeptat a mohl bych vám ukázat obrázek plic nekuřáka a kuřáka a vyzvat: najděte devět rozdílů, ale to už by bylo přílišné zlehčování tohoto tématu. Jsem si jist, že pokud teď někdo z vás váhal s podporou protikuřáckého zákona, tak teď už ten zákon jednoznačně podpoří, možná když se dívám na kolegu Zavadila i mistra Jandáka, tak ti pro to asi hlasovat nebudou, ale pevně věřím, že většina ano a že podpoříte, aby tento návrh prošel do druhého čtení.

Je evidentní, že vystoupení pana ministra s rekvizitou vyvolalo mnohé reakce, takže nejprve faktické poznámky. Kolega Zavadil, kolega Jandák... Faktickou poznámkou? Pokud uplatňujete přednostní právo, pane zpravodaji, tak až po faktických poznámkách. Potom pan kolega Stupčuk s faktickou. Prosím, dvě minuty. Pane předsedající, ve své podstatě mě pan ministr skoro vyvolal.

Ne. Já s vámi se vším souhlasím, přesto kouřit nepřestanu. Uvědomujete si, kolik tu leží podstatných zákonů? Zákon o prokazování majetku, zákon o referendu a mohl bych jmenovat. My jsme sem přišli a všichni jsme začali bojovat proti korupci, za dobro, za všechno, a pak to smete jeden, který bojuje za zdraví.

Myslím si, že tak by to mělo být. Mám zde ještě tři faktické poznámky pan poslanec Stupčuk, potom paní poslankyně Marková a potom pan poslanec Lank. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se přiznám, že jsem po vystoupení pana ministra vůbec nepochopil, co je logikou návrhu toho zákona, jestli to je ochrana společnosti před kouřením zahrnující i ty kuřáky, protože pokud tomu tak je, tak já bych očekával ve vystoupení ministra zdravotnictví především to, že bude apelovat na to, aby se tady omezila strana nabídky, a to se tady v žádném případě neděje.

A to jsem od počátku říkal a tvrdím, že to je nefér.

A pokud je tedy problém s personálem, tak samozřejmě buď takové prostory, kde se kouří, můžou být bez obsluhy, anebo tam bude obsluhovat personál, který také kouří. Jinými slovy chci říct, hledejme takové řešení, a myslel jsem si, že to je vždy účelem i politiky, hledat řešení, které usmiřuje různé zájmy ve společnosti a snaží se najít nějaký nejvyšší společný jmenovatel a hledat konsenzus k tomu, jak vyhovět, v tomto případě oběma skupinám, přičemž připomínám, že ta jedna ze skupin není rozhodně nepočetná.

Děkuji.